Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite kolega Bojaniću. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Koleginice i kolege, gospođo ministarko, pre svega, hteo sam da posvetim pažnju prethodnom izlaganju. Dosta je dugo vremena prošlo, a na kraju krajeva i vi ministarko ste mnogo toga odgovorili, tako da stvarno ne treba da trošim mnogo vremena. Potrošiću vrlo malo. Kad god nemaju argumenata, kada god pričaju nešto što nije tačno, pominje se pojam nezavisno, nezavisno o bilo čemu, pa i u struci nezavisno. Ako nešto država radi, ako iza nečega stoji država, pa ne može da bude nezavisno. Znači, neko ko radi za državu, ko izvršava državne zadatke, on mora i da odgovara svojim znanjem i umećem i na kraju krajeva tom stečenom diplomom i licencom, ili bilo čime, za ono što radi. Mnogo je reči potrošeno na Koridor 10 i na tu kosinu, a ja ću pomenuti Koridor 11 i ja kao građanin, kao običan čovek koji putuje svaki dan, od Kraljeva do Beograda, mnogo mi je smetalo, onde na petlji LJig, što dugo, dugo radi se ono skidanje brda i tek skoro sam video zašto je to rađeno. Pa, zato što je neko bio stručan, vispren, razmišljao o posledicama, jer onde će ići deo sadašnje Ibarske magistrale, u četiri stepena, ili već slagaću ne znam, koliko je urađeno i to baš onako kako treba, da ne smeta nikome, ni onima na petlji, da bude sigurno, da bude bezbedno i da ne daj Bože ne sruči se ono celo brdo na budući Koridor 11. Znači, neko je razmišljao, to je radila struka, nije to radila država, ali neko mora da odgovara i toj struci, i toj istoj državi. Setiću se, a i gospođa ministarka i tada je bila ministar resorni, seća se odlično hrasta, znate koliko smo imali priča onda o hrastu, tada nije bilo priče o nezavisnosti, tada nije bilo priče o struci, bilo je hrast, hrast, hrast, nikako da pomerimo hrast. Mogu vam reći vrlo dobrog, kvalitetnog puta, auto-puta koji mi se mnogo više sviđa, to su manje brzine, verovatno će i ostati manje brzine, nego na Koridoru 10, ali mislim da je, pre svega vizuelan pogled na onaj deo auto-puta daje vam širinu, daje vam snagu i daje vam baš onaj pravi poduhvat izvođački koji su oni ljudi, koji su radili, tamo odradili. I završiću sa Žeželjevim mostom, sećate se Janka preokrenutog Veselinovića, svako drugo zasedanje je bilo Žeželjev most, Žeželjev most. Otvorili smo Žeželjev most, počeo je da radi. Tako da, ova Vlada, ovaj predsednik države rade ono što su obećali, rade savesno, ja sam to pre neki dan i rekao, dela govore, sve ostalo je magla. Znači, nastavite da radite onako kako ste radili. Čak smo se dotakli malo pre i pojma ekologije, vi niste obratili na to, ali pričali smo o Zaovinskom jezeru, o Uvcu, nažalost, kao da svake druge godine, odnosno ja mislim čak i svake godine, kada je u pitanju Uvac, sigurno se dešava što se desilo i ove godine. Vodostaj opada, kada padnu kiše, kada krene novembar, vraća se na svoje pređašnje strane, to je mnogo veći problem, veliki broj turista, ona je mnogo lep deo Srbije. Sada veliki broj turista koji zagađuju veliki broj onih brodova turističkih, nekada je bio samo jedan. Znači, govorimo o tome, govorim ono što jeste istina, jer vrlo je ružno, a opet ću se vratiti na ono što je danas mnogo poslanika pokrenulo, kao temu, i pomenulo, a to je javno vešanje na Terazijama. Pa, nemojmo tako da radimo. Evo i gospodin Sergej Trifunović, zloupotrebljava nešto što, gospođa Marinika Tepić, mesecima, godinama pokušava da nametne kao temu stalno, svih nas 152 poslanika ovde većine, neko etiketira mi smo oni koji ne žele da leče decu, pa smo 2015. godine doneli takav zakon. Radi i fond, radi sve, ali nemojte sitno politikanstvo da dovodite ovde u parlament i da ono što ne možete i ono što ste obećavali, a nikada niste ispunili, da svodite na neku ružnu priču. Što se tiče ovih zakona, zakoni su odlični. Ovaj jedan zakon je sasvim nov zakon, o njemu ću više pričati kada bude rasprava o amandmanima. Što se tiče ozakonjenja, tu ću pomenuti samo, 183.000 je malo?

Znači, 2017. i 2018. godine, dosta dobro se radi, ne može sve preko noći, ali dobro, završićemo. Kada sam pomenuo Kraljevo, opet ću se vratiti na aerodrom Lađevci, više puta smo o tome pričali i vidim iz onoga što je rekao predsednik države pre par dana u Kraljevu, da će se u toku sledeće godine pre svega rešiti problem pitanja onog vojnog, koje treba prvo da se reši da bi to bio i civilni aerodrom i drago mi je da započinjete, da ste potpisali pre dva dana pismo o namerama, da kažem tako, predugovor sa američkim izvođačem oko Koridora moravskog. Ko zna ili ko ne zna, verujte da od Kraljeva pa tamo do Stalaća vam treba sat i po za 70 i nešto kilometara i to je izgleda, vi verovatno vršite merenja, najfrekventniji naš putni pravac. Skoro sam išao u Leskovac i video sam negde od Vrnjačke banje do Stalaća nepregledne kolone tegljača, dampera, ovih teških teretnih vozila, da li su iz Crne Gore, da li su sa teritorije Raškog okruga, vidim da su ih nekih međunarodnih organizacija, ali znači da je to stvarno žila kucavica tog dela Srbije i tu je, svi znamo, negde oko pola miliona stanovnika Srbije živi, to će rešiti mnoge probleme. Na kraju krajeva, dovešće nam i mnoge investitore. Ono što stalno pomenem kada ste vi na ovim zasedanjima jeste onaj železnički koridor od Stalaća do Kraljeva. Vidim da se od Kraljeva do Kragujevca radi elektrifikacija.

Nekako osećam obavezu da vas informišem vezano za budući mešoviti aerodrom Lađevci u Kraljevu. Ono što je trenutno u toku jeste potpisivanje ugovora između Ministarstva odbrane i operatera, odnosno aerodroma Srbije. U isto vreme, Republička direkcija za imovinu rešava pitanja vezana za imovinu i zaista mislim da ćemo konačno početkom sledeće godine moći da imamo operativan aerodrom Lađevci. Naravno, krenućemo dalje u ulaganja koja su takođe potrebna na tom aerodromu, obuku svih ljudi koji tamo treba da rade i mislim da zaista treba uopšte da se okrenemo daljem ulaganjima, ne samo za Lađevce, koji su jako značajni upravo za taj deo Srbije, nego i druge manje aerodrome. Zahvaljujem.

Imamo toliko egzaktnih primera u Srbiji i u glavnom gradu, a ne razumemo zbog čega se ne sprečava? Da li zbog neznanja, da li zbog korupcije ili zbog nesposobnosti? Dakle, vi ste doneli rešenja da se ta gradnja obustavlja, a sa druge strane, ona i dalje traje. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Evo već drugi dan u načelnoj raspravi o ovim predlozima zakona je nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, mi slušamo kritike na račun SNS, na račun Aleksandra Vučića i slušamo o korupciji, neznanju i nesposobnosti. Šteta što je vlast do 2012. godine dobro znala kako da primeni korupciju i da napuni svoje džepove i u vlasti do 2012. godine smo imali aferu za aferom. Hoćemo da se podsetimo na podzemne kontejnere koji su koštali građane Srbije šest miliona evra? Projekat koji je bio rezultat malverzacija. Hoćemo da se podsetimo na zloupotrebe prilikom rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra ovde u Beogradu, kad je budžet grada Beograda oštećen za takođe šest miliona evra? Hoćete da se podsetimo na aferu sa tramvajima, kada je ponovo oštećen budžet grada Beograda, i to za 53 miliona evra? To su pare građana Srbije koji znaju gde su otišle te pare i zato gospodu od preko puta nisu glasali. Dok su oni praznili gradsku i državnu kasu, mi gradimo i radimo, sve je transparentno i sve je proverljivo. U njihovo vreme su samo sajtovi koštali na desetine hiljada evra. Imali smo prošle nedelje sednicu koja je bila vezana za zaštitu životne sredine – 600 hiljada evra je koštala samo promocija nekakve akcije „Očistimo Srbiju“ Oni su očistili samo budžet Republike Srbije. Na kraju da pitam – da li je kolega možda osudio napade na Anu Brnabić i Aleksandra Vučića i javne pozive na vešanje na Terazijama ili ja to možda nisam čula? Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Dakle, imam konkretan primer i konkretnu stvar. Gospođo Mihajlović, dobili smo pismo od stanara jedne zgrade na Zvezdari, i evo, sada ste u prilici da konkretno proverite, makar možda ne znate za taj konkretan slučaj, ali stanari u ul. LJube Davidovića 13 na Zvezdari. Naime, radi se dve stambene zgrade a između te dve stambene zgrade imamo bespravnu gradnju koja traje tačno četiri godine. Dakle, onoliko koliko ste vi na čelu ovog ministarstva. O čemu je zapravo reč? Investitor koji se ne obazire na to što ima pravosnažno poništenu lokacijsku dozvolu i poništenu građevinsku dozvolu nastavlja da zida. U međuvremenu je uništio i jednu i drugu zgradu. Kada je kiša, i u jednoj i drugoj zgradi, gde žive stanari, u LJube Davidovića 13, ulazi vlaga i uništavaju se njihovi životi. Oni su se obraćali i vašem ministarstvu i Aleksandru Vučiću, još dok je bio predsednik Vlade. Dakle, ja vas molim da sa radovima koji četiri godine ugrožavaju dve stambene jedinice, da li možete da proverite sa svojim saradnicima koji su ovde oko vas, sa pomoćnicima i savetnicima, o čemu je zapravo reč i zbog čega Ministarstvo ne izađe na teren i, iako su poništene dozvole, i dalje dozvoljava investitoru koji se apsolutno ne obazire na vas. Kako ćete onda da rešite neke teže slučajeve, ako ne možete ovaj jedan konkretan na Zvezdari. Hvala vam. Ko o čemu, poslanik Balša o, čemu, o poštenju, šta? Moramo prvo da znamo šta su čije nadležnosti, pa zato ispred vas i jesu izmene i dopune Zakona o ozakonjenju. Upravo zbog onih investitora, dakle, ne zbog poštenih investitora koji rade u skladu sa zakonom, nego, naprotiv, onih investitora koji rade van zakona, odnosno koji zakon ne poštuju. Kada već pričate o tom ozakonjenju i bespravnoj gradnji i pitanje koje ste prethodno postavili, onda bi možda prvo sebe mogli da zapitate, odnosno vaše članove partije, saveza, kako se već zovete, sa sve vašim koordinatorom, šta ste radili u oblasti ozakonjenja i gradnje, pre svega nelegalne? Jer, sve što ste ostavili je pre svega bilo nelegalno, od onoga što ste napravili i uglavnom ste pravili za sebe i za neke svoje lične, partijske interese, a niste se bavili, na primer, ni jednim jedinim infrastrukturnim projektom koji je najvažniji za ovu državu. Ja sam danas donela, tražila sam na pauzi da mi štampaju.

Znači, ne trebaju uopšte reči, reči uopšte nisu potrebne, dovoljno je da se vide slike, dovoljno je da ljudi prođu Koridorom 10, da prolaze Koridorom 11, da vide kako izgleda danas putna i železnička infrastruktura. Ali, da ste nešto, da ste išta radili u periodu dok ste bili na vlasti, onda bismo mi danas pričali o nekom trećem auto-putu koji ćemo da radimo, onda bismo danas pričali o još više pruga. Ovako smo prvo morali da završavamo ono što vi, nažalost, niste završili sve vreme dok ste bili na vlasti. Prema tome, mi rešavamo probleme, rešavamo ono što ste vi ostavili, plus što investiramo u nove objekte. Zahvaljujem. Gospođo Mihajlović, ne treba da se vređamo. Hajde da rešimo jedan konkretan problem. Vi i vaše Ministarstvo, 2015. godine izdajete privremenu meru i kažete investitoru da pod hitno obustavi gradnju i da sve vrati u pređašnje stanje, ul. LJube Davidovića br. 13 na Zvezdari, centar Beograda. Hajde samo da vas pitam, pošto ste okruženi ljudima koji verovatno sve znaju o tome, da li postoji rešenje u ovakvim slučajevima, pošto mislim da je ovo rešenje, da je ovaj primer taj, da ih ima na sijaset u Srbiji? Ne pitam vas o tzv. smrdljivim zgradama, ne pitam vas o Kopaoniku, to smo pričali na početku ove načelne rasprave. Pitam vas o konkretnom primeru – LJube Davidovića 13. LJudima su popucali zidovi, ulazi vlaga, narušeno im je zdravlje, četiri godine, sve je na njihovoj strani, svi papiri, svi sudovi, sve odluke, prvostepene i drugostepene. I dalje se ništa ne dešava, zato što investitor ne misli da ste vi bilo kakav autoritet, ni vi, ni zakon, ni vaša Vlada. Dakle, šta ćemo u tim slučajevima da radimo? Kako će neki, na primer, tamo Zelja na Kopaoniku da se uplaši od zakona, ako bilo koji investitor u Srbiji sebi može da dozvoli da ugrozi stambene objekte, da ugrozi živote ljudi i da mu apsolutno ne može niko ništa? Evo, ako ne znate sada, ovog momenta, o konkretno ovoj ulici i konkretnom primeru, molim vas da se raspitate, da bi pomogli ljudima.

Ja sam to shvatila juče, ali danas ću da ponovim, treba više puta da ponovim da bi se razumelo. Sad sam rekla, maločas sam rekla, pre dva minuta, a to je zašto pravimo izmene i dopune zakona? Zato što smo imali situacije da investitori grade bespravno, da izađu inspekcije i naprave rešenje o rušenju, da nakon toga pokrenu, imamo i drugostepeno rešenje, da investitori pokrenu upravne sporove koji nažalost traju godinama. Za vreme dok ti upravni sporovi traju godinama, investitor gradi. Da ste i malo pročitali zakon, da vas je zaista istinski bilo briga da se to pitanje reši, ja sam sigurna da to čak ne biste ni govorili. Nego, ta priča zaklanjanja iza vaše velike brige o građanima Srbije, a sve što ste uradili bila je nebriga. To je da pišemo skečeve na tu temu. Takođe, koliko sam mogla da pogledam vašu biografiju, vi ste diplomirani pravnik na Pravnom fakultetu u Beogradu. Doduše, nemate nijednog dana radnog staža u tim pravnim poslovima, neki volonter, ali valjda razumete osnovne stvari. Ja sam doktor ekonomskih nauka, pa razumem. Znači, ovo je način da se takvi slučajevi, koje ste vi sada pomenuli iz velike brige, zaista i reše. Nemate više pravo na replike, kolega Božoviću. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na sam dnevni red, želim da kažem da mi je žao što do sada i ovi malobrojni predstavnici tog Saveza za Srbiju, a ja to kažem sramota za Srbiju, nisu našli za shodno da osude monstruoznu izjavu i pozive na ubistvo od strane njihovog pripadnika. Imali su nebrojano prilika za to, ali prosto, izostala je reakcija i to je ono što izaziva žaljenje. Mi smo navikli na to, navikli smo i na uvrede i na iznošenje laži o nama, o SNS, o predsedniku Republike, jer njihova politika upravo bazira na tome, na lažima, na klevetama, na uvredama, a u poslednje vreme na pretnjama, sve češće imamo pretnje. Ali, ono što građani Srbije treba da znaju to je da je u pitanju jedan široki, ali jedinstven front u kome različiti glumci imaju svoje uloge, pa neki glume opoziciju, neki glume novinare, neki glume sindikalce, neki glume nezavisne institucije, poput onog Šabića, ali sa jednim istim ciljem, a to je kako na svaki način napasti Aleksandra Vučića i SNS. Kada Balša i Đilas spominju borbu protiv nelegalne gradnje, borbu protiv korupcije na taj način, to je, ako mene pitate gospodine predsedavajući, u najmanju ruku licemerno, jer upravo su oni, dok su vodili grad Beograd, bili sinonim za korupciju, sinonim za nelegalnu gradnju. U njihovo vreme je bujala divlja gradnja u svakoj beogradskoj opštini. Postojale su tarife, postojao je cenovnik. Znalo se u kom kafiću, kom funkcioneru se donosi novac. Tačno se znalo za nelegalnu gradnju. Ceo grad je to znao. Kada je reč o najvažnijim izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, ja bih zbog građana Srbije iako je to više puta do sada izneto i od ministra i od ovlašćenog predstavnika SNS, ali prosto zbog građana Srbije bih nekoliko najvažnijih stvari izneo, a to je da je od sada obavezna vidljivost na satelitskom snimku iz 2015. godine za sve objekte kako bi se zaustavile zloupotrebe. Dakle, satelitski snimak postoje dostupan svim građanima. Izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju izmenjena je odredba o dostupnosti satelitskog snimka i sada svaki građanin može da izvrši uvid u satelitski snimak kog organa nadležnog za poslove ozakonjenja, građevinskog inspektora i službi za katastar nepokretnosti. Objekti, koji do sada nisu ozakonjeni, jer ne ispunjavaju zakonske uslove, najčešće se nalaze na javnim površinama ili zoni zabrani gradnje sada mogu da se ruše posle drugostepene odluke, dakle, posle odluke o žalbi, odnosno na osnovu konačnosti, ne mora više da se čeka ishod eventualnog upravnog spora. Ovo je najvažnija promena u novom zakonu i najvažnija mera zaustavljanja bespravne gradnje i sprečavanje zloupotreba. Do sada su svi bespravni graditelji, čak i kada bi bili odbijeni u postupku ozakonjenja, pokretali spor na Upravnom sudu, koji traje najmanje nekoliko godina. Za to vreme trajanja upravnog spora ovi objekti nisu mogli da budu rušeni, a vreme trajanja spora bespravni investitori su koristili da završe bespravnu zgradu, da prodaju stanove, da usele itd. Dalje, uvodi se obaveza da se podnese poreska prijava, dakle, porez na imovinu pre dobijanja rešenja o ozakonjenju. Prema evidenciji Sekretarijata za javni prihod grada Beograda samo oko 5% ozakonjenih objekata plaća porez na imovinu. To nije normalna situacija, jer država je omogućila da vlasnicima nelegalnih objekata da ih ozakone na taj način po simboličnim taksama, pa je sasvim normalno da plaćaju porez na imovinu. Dalje, precizira se da jedan objekat koji je izgrađen posle stupanja na snagu Zakona ozakonjenju, novembar 2015. godine, nije i ne može biti predmet ozakonjenja. Zatim, popis nezakonito izgrađenih objekata više nije moguć, ali uspostavljamo evidenciju objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra. Propisana je i obaveza da se vodi javna evidencija svih pokrenutih postupaka ozakonjenja u javnom registru, odnosno katastru. Šta je još važno? Zabrana naknadnog priključenja bespravnih objekata na javnu infrastrukturu. Oni što bih istakao data je mogućnost da grad Beograd deo poslova legalizacije poveri gradskim opštinama. Zašto? Samo u Beogradu postoji 270.000 predmeta za legalizaciju od čega je preko 75% od 200 kvadrata. Zbog tako velikog broja predmeta data je mogućnost da grad Beograd poveri deo poslova gradskim opštinama, a sve u cilju bržeg završetka ozakonjenja. Zatim, precizirano je ko ne plaća taksu za ozakonjenje, tako da se više ne plaća taksa na kućni broj. I, ovo su samo najvažnije izmene i konkretni benefiti i za građane i za privredu od ovih Predloga zakona. Pošto nemam mnogo vremena završiću, osvrnuću se samo na deo u ovoj raspravi koji se ticao nekakvih simbola. Jedan šef, jedne poslaničke grupe je ovde istakao kako je simbol naše vlasti objekat na Kopaoniku. Simbol njihove vlasti, kada je reč o nelegalnoj radnji, je pašnjak na Vračaru. Onaj pašnjak u kome je Šutanovac kupio stanove i nikada nije objasnio od kojih para je kupio te stanove.

To je simbol naše vlasti. Strane direktne investicije u prvoj polovini 2018. godine, milijarda 418 miliona evra direktnih stranih investicija, to je simbol naše vlasti. Iz svih ovih razloga koje sam naveo predlažem da sve optužbe odbacimo od potpuno neosnovane i da podržimo ove predloge zakona u danu za glasanje. Niko vas nije ni u jednom trenutku spomenuo.

Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović, nije tu. Reč ima narodni poslanik Nataša Mihajlović Vacić. Izvolite, koleginice. Hvala predsedavajući. Ministarko sa saradnicima, govoriću o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju. Istinski razumem sve razloge koje ste naveli u obrazloženju za izmene i dopune tog zakona i pozdravljam rešenost da se konačno reši višedecenijski problem legalizacije i divlje gradnje. Mi svi znamo da to nije lak posao. Podelila bih jedno zapažanje koje je vrlo važno i može da napravi ozbiljnu razliku u pristupu ovog zakona u odnosu na sve prethodne. Reč je o onome što se administrativnim jezikom zove nezainteresovanost stranaka za postupak legalizacije, ali kada to prevedemo na jezik parlamenta jer mi u parlamentu govorimo o građanima, onda stvari izgledaju potpuno drugačije. To je suština, to je ono što se vidi u ovim izmenama i dopunama zakona. Vidi se ta namera da građani ostvare ono što se zove, ako hoćete i pravnu sigurnost, ali i životnu sigurnost. Građanima je neophodno i oni su u tom smislu vrlo zainteresovani da okončaju postupak ozakonjenja zato što je jedna od najvažnijih ljudskih potreba, potreba za krovom nad glavom, potreba za sigurnim domom, jer to su i bili razlozi koji su ih terali da u nekom prethodnom periodu 10, 15, 20 godina uđu taj rizičan posao. Razumem da je odgovornost i nadležnost u tom postupku ono na čemu vi insistirate, jer ako nema te odgovornosti i nadležnosti jasno određene, i tog drugačijeg pristupa, koji se bavi građanima koji su zainteresovani da reše svoje probleme, to je ono što pravi glavnu razliku i što može da zaista dovede postupak legalizacije do kraja. Pojednostavljeni postupci za dobijanje građevinskih dozvola su dovoljan razlog da zaista uvedemo nultu toleranciju za divlju gradnje. Nema potrebe da se divlje gradi zato što su propisi pojednostavljeni, pojeftinjeni. Podsetiću samo, a nije ne važno, da smo 2010. godine i 2011. godine po izdavanju građevinskih dozvola bili na 173 od 183 države sveta. Mene raduje da ste vi ostali dosledni sebi kada ste 2015. godine u novembru rekli da je to nulta tačka za divlju gradnju. Drago mi je što niste proširili nadležnost ovog zakona i na objekte koji su izgrađeni posle tog perioda, jer smo svedoci da je bilo takvih primera. Ima ih. Želim samo da kažem i to da nije sasvim tačno da nije urađeno, iz ovoga što sam ja do sada navela, jasno je šta je urađeno. Ja bih samo da podsetim na nešto što zaboravljamo svi, a pošteno je reći. Mi se još uvek oporavljamo od onog zakona iz 2009. godine, a da ne pominjemo konverziju zemljišta, da ne pominjemo štetu koju je taj zakon dugoročno naneo građevinskoj industriji u Srbiji. Ja zaista želim da verujem da ćete uspeti da nađete mehanizam i mi ćemo vam svakako u tome pomoći, koristeći svoju kontrolnu funkciju, da uspostavite mehanizme, da svi oni, naročito na lokalu, koji učestvuju u sprovođenju i primeni ovog zakona, budu odgovorni i da jasno znaju šta im je nadležnost, jer je to jedini način da problem legalizacije konačno rešimo. Kada pošaljemo jasnu poruku, da ne postoji mogućnost divlje gradnje i da to neće više biti opraštano, jer za tim nema potrebe, onda možemo jasno da izdvojimo, ukoliko to neko bude i dalje radio, da je reč o neodgovornim pojedincima koji imaju nekakvu svoju ličnu potrebu da dezavuišu zakon, na šta država i vi kao nadležno ministarstvo, svakako morate odgovoriti.

Uvažena ministarko sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, ja ću govoriti o dva zakona. Prvi je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, a drugi je Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske, u oblasti infrastrukturnih projekata. Pre nego što krenem sa svojim izlaganjem, moram da se osvrnem, jer čitav dan nam ovde govore o tome da bi trebalo da govorimo istinu, a istina je samo jedna, da se nikada u životu u Srbiji nije više gradilo, nego u periodu od 2012. godine do 2018. godine, kada je došla SNS na čelo, sa tadašnjim premijerom, gospodinom Aleksandrom Vučićem, a danas predsednikom. Zašto? Pričaću o saobraćaju, pa ću reći kako je nekada, kako je sada. Spočitavaše nam ovde o Beogradu na vodi. Ne postoji ništa lepše nego danas taj Beograd na vodi. Pogledajte samo svetske gradove, Temzu, London je na Temzi i parlament je u samoj Temzi, Pariz, Sena. Najekskluzivniji kvartovi se nalaze upravo na vodi, a mi imamo dve reke. Prisetimo se samo kako je to izgledalo do 2012. godine? Znate zašto? Zato što je to bilo stecište zmija, besnih kerova i niko normalan, onaj ko je tu prolazio biciklima je nosio komade mesa da se odbrani od pasa. Danas bi trebalo da svako ode i pogleda, jer to je jedna od najlepših promenada u ovom delu sveta. Svaka čast na tome. Sada se vraćam na vazdušni saobraćaj, da napravim paralelu kako je to bilo nekada za vreme stare Jugoslavije, kada je bio moćan „JAT“, pa se Jugoslavija raspala, a mi smo zadržali naziv do 2012. godine „JAT“ Dakle, nepostojeća misija, avioni koji ne rade, stara letačka operativa, ni dinar nije bio uložen u letelice. Znači, potpuno devastiran vazdušni saobraćaj. Danas od 2012. godine, uloženo je mnogo para, imamo nove avione, imamo podmlađenu letačku operativu, potpuno smo renovirali Aerodrom, proširujemo pistu, potpuno druga priča. LJudi moraju da shvate, prvi utisak kada se uđe u našu zemlju, preko aerodroma i upravo taj aerodrom, to je slika o gradu u kome će biti i zato će se i vraćati. Kada govorimo o funkciji razvoja, govorimo pre svega o kompletnom sistemu i to moramo da ulažemo u obrazovanje, u proizvodnju, u apsolutno sve. Na sreću, po preporuci Vlade Republike Srbije, tiče se Aerodroma u Nišu, bila je preporuka da se više ne plaća stranim kompanijama, jer gubimo silan novac. Od kako je prestalo to da se radi, mi smo 300 puta povećali promet robe na tom aerodromu. Osamdeset puta smo povećali promet, fantastično, tako se inkasira novac u budžet Republike Srbije. Tako radi odgovorna vlast Republike Srbije. Ono što je najbolje, 2017. godine smo inkasirali 550 miliona čistih para, indirektno, 2,2 milijarde i tako radi odgovorna Vlada. Tako se inače radi. Zato su neprimerene kritike sa ove strane, ako i hoćemo da kritikujemo, mi smo za to da čujemo dobru i dobronamernu kritiku i da poboljšamo. Govorilo se ovde o Koridoru 10. Koridor 10 do 2012. godine, a od 2012. godine, evo završavamo, 2018. godine biće napokon posle 60 godina gotov Koridor 10. Radi se Koridor 11, radiće se autoput prema Sarajevu, radiće se autoput prema Tirani. Zašto? Tržišna privreda, ako nemamo autoputeve, niko živi neće da ulaže u Republiku Srbiju ili šta god u Republici Srbiji. Svaka čast, tako treba da se radi. Sigurna sam da ćemo mi za par godina biti, jedna, a već smo sada, od najrazvijenijih zemalja u jugoistočnoj Evropi, faktor stabilnosti, ali uz dodatak, uz izgrađivanja i dalje autoputeva, mi ćemo biti top destinacija za ulaganja.

Samo još dve rečenice, što se drugog predloga zakona tiče, sa Mađarskom mi nikada u životu nismo imali tako dobre bilateralne odnose, kao od 2012. godine pa nadalje sa Vladom Mađarske i sigurna sam da ćemo u narednom periodu sve projekte koje smo zamislili, ostvariti. Mi smo preliminarni sporazum već potpisali u februaru mesecu ove godine, a sada ćemo ga ratifikovati za koji dan i poenta je da se edukuju ljudi, koji treba da izvode te projekte, a obe strane su napravile, i Upravni odbor koji će kontrolisati primenu tih projekata, i ono što ne mogu da preskočim, da je već počela izgradnja brze pruge od Novog Sada ka Budimpešti, napravljeni su projekti i o tome smo govorili pre godinu dana, sa obe strane. Ti projekti su dati, dali smo mi projekat i Mađari, objedinjeni su projekti, dati su investitoru i izvođaču radova, a to će biti kineske kompanije i ja sam sigurna da ćemo mi za koju godinu da se vozimo brzim prugama. Hvala na pažnji. Reč ima narodni poslanik Danijela Stojadinović. Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, ja ću se u okviru ove današnje objedinjene rasprave o paketu zakona iz oblasti građevinarstva, usredsrediti na Zakon o građevinskim proizvodima. Srbija do danas nažalost nije imala opšti, odnosno krovni propis iz oblasti građevinskih proizvoda, iako smo veliki i poznati proizvođači po velikom broju građevinskih proizvoda. Neophodnost da se na jedinstven način uredi ova privredna delatnost, proističe iz potrebe standardizacije kvaliteta građevinskih proizvoda primenom domaćih standarda, ali i iz obaveze da zakonodavstvo uskladimo sa pravom EU u ovoj oblasti. Dakle, da harmonizujemo svoj zakonski okvir uz ispunjenje međunarodnih standarda, što je deo nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU. Krajnji ishod ove harmonizacije jeste stavljanje na tržište kvalitetnih građevinskih materijala, sa dobrim performansama, dakle onih koji nisu opasni ni po bezbednost objekata, ni po zdravlje ljudi. Ekološki standardi kod građevinskih materijala moraju da budu ispunjeni. Zašto je ekološki aspekt važan? Građevinski proizvodi koji se ugrađuju u stambenu, ali i u poslovne i javne objekte moraju ispunjavati stroge uslove zaštite životne sredine. Najveći deo života provodimo u kućama i stanovima, tako da je veoma važno da, pored standarda kvaliteta građevinskih materijala i njihove trajnosti, tu budu ispoljeni i ekološki standardi. Samo da podsetim na azbestne zgrade koje su inače opasne po zdravlje. Takođe, skrenula bih pažnju i važnost da se danas u građevinarstvu koriste materijali koji ispunjavaju ekološke standarde. To je i zahtev EU, da se naše zakonodavstvo harmonizuje u kontekst ekoloških standarda, jer ćemo jedino takve građevinske proizvode moći da plasiramo na tržištu država članica EU. Založila bih se za reafirmaciju tradicionalnih građevinskih materijala, tzv. ambijentalnih, autohtonih materijala za izgradnju koji su u razvijenim zemljama zakonski pozicionirani i gde se inače afirmiše njihova upotreba stimulativnim merama. Ovi materijali znače zdrave uslove i stanovanja i življenja, a posebno bi bila stimulativna za seoske sredine koje se bave seoskim turizmom. Kada govorimo o tradicionalnim materijalima, tu pre svega mislim na korišćenje drvenih materijala, drvene građe, gline i ostalih materijala. Treba zakonom omogućiti korišćenje ovih materijala kako bi oni koji grade kuće od njih mogli da dobiju građevinske, odnosno upotrebne dozvole. Time se doprinosi i legalizaciji ovakvih objekata, kojih ima dosta u mnogim turističkim sredinama. Takođe, ukoliko bi se standardizovali i ovi materijali, omogućila bi se i regularna kreditna podrška domaćinstvima koja bi se opredelila za ove vidove gradnje. Mislim da bi se na ovaj način sačuvala i narodna baština Srbije. Čuva se životna sredina i, ono što je najvažnije, štedi se na resursima. To ne bi značilo da se vraćamo u neku daleku prošlost. Ovo znači da koristimo privredne resurse iz svog prirodnog okruženja. Opredeljenje za tradicionalnu gradnju je ideja koju je naša poslanička grupa pretvorila u amandman koji smo podneli i o njemu ćemo govoriti u raspravi u pojedinostima.

Kada je u pitanju proizvodnja građevinskog materijala, moramo da istaknemo značaj ove grane privrede za ukupan privredni razvoj, jer gradnja infrastrukturnih i stambenih objekata okuplja brojne proizvode i proizvođače i uključuje privredu, posebno kada su u pitanju veliki infrastrukturni projekti, jer se u Srbiji proizvodi oko 1.200 registrovanih građevinskih proizvoda po ovom zakonu i oni će biti standardizovani i kontrolisani. Ovakvo rešenje podržavamo jer je prirodno da proizvođač sam po sebi garantuje kvalitet. Sve ovo ide u prilog podršci ovom novom Predlogu zakona koji treba da uredi i proizvodnju i distribuciju i plasman građevinskih proizvoda na našem tržištu i podstakne izvoz u region i ostale evropske zemlje.

Zahvaljujem, predsedavajući. Uvažena gospođo ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, najpre kada smo 2015. godine usvajali Zakon o ozakonjenju, ja sam tada takođe govorio i jedan sam od narodnih poslanika koji je podržao donošenje tog zakona. Taj zakon je nakon tri godine dosta toga dobrog doneo. Ono što je dobro u tom zakonu pre svega je da je bar jasno potpisan od strane lokalnih samouprava broj nelegalnih objekata, ali ono što sam ukazao i 2015. godine, a što mogu i danas ponoviti, gospođo ministre, jeste jedan problem koji mi mislim da smo danas, posle dve i po, tri godine primene zakona trebali da priznamo, jeste da smo tu pali na ispitu kod sprečavanja dalje divlje gradnje. Vi ste i tada nama pojasnili da će se podvući crta, da će sva dalja divlja gradnja biti krivično delo, da lokalne samouprave treba da zasuču rukave, naravno i ministarstvo, međutim u praksi se desilo da su lokalne samouprave najviše potpisivale i slale rešenja ljudima o prinudnom rušenju i tu se kompletno stalo. Tu je kod građana stvorilo malu zabunu, naročito na seoskom području. S druge strane, ono što je dobro to je da je ministarstvo ad hok dozvolilo lokalnim samoupravama prijem jednog određenog broja ljudi koji je radio te poslove, ali to su bili ljudi angažovani ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, koji niti su bili dovoljno stručni i taj posao se dosta otegao, a realno, mogao je biti brži. S druge strane, ono što smatram da je dobro u ovim izmenama to je da će se pojednostaviti procedura oko rušenja i to su već kolege poslanici dosta izneli i ja to ne bih ponavljao. Sa tim se potpuno slažem, da ne treba da se čeka završetak upravnog spora, već ono što ne može da se legalizuje, to mora odmah da se ruši. Ne mogu se legalizovati objekti na gasovodima, na vodovodnim instalacijama, uopšte na linijskim infrastrukturnim objektima i tu se mi apsolutno slažemo. Tamo gde bih vas ja zamolio, što je vrlo bitno, to je da se vi založite kod potpredsednika Vlade da se ukine Uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Nama je preko potrebno u lokalnim samoupravama veći broj ljudi koji će se angažovati ne samo kod ozakonjenja. Govorim o taksistima. Taksisti su rak rana danas postali, naročito u manjim opštinama u Srbiji. Taksisti rade potpuno nelegalan ili divlji linijski prevoz. Idu ispred prevoznika pet minuta ujutru kada krenu deca u školu, kupe putnike po ceni autobuske karte i svi nemo gledamo jer nemamo dovoljan broj inspektora kako u ministarstvu, tako i mi u lokalnim samoupravama i to je nešto što je potrebno dok ne budemo krenuli, gospođo ministre, da oduzimamo vozila. Ne možete vi jednog istog čoveka koji radi divlji taksi prevoz hvatati pet puta, dobije malu prekršajnu kaznu i on se ponovo vraća i isto to radi. Dok se tako budemo igrali sa propisima i dok ne budemo imali dovoljan broj ljudi koji će jasno moći da kažu gospodo jednom, dva puta, tri put, vozilo ide na licitaciju da ga lepo prodamo, platimo iz toga kaznu i više problema. Kada imate takav primer sa divljim taksistima, kada imate primer sa rušenjem onih koji imaju, a ne da rušimo sirotinji, nikakvih više tu problema ne bi bilo. Kada govorimo o izmenama Zakona o drumskom saobraćaju, prevoznici uopšte u Srbiji danas su u puno problema. Dolazim iz Šumadije, gde je ova godina za šumadijskog seljaka bila verovatno i najteža. Ono što moram da vam skrenem pažnju, pošto mi je ostalo još malo vremena, ja bih vas zamolio da se kao resorni ministar založite dok na svetskim berzama skače cena nafte da jednostavno Vlada Srbije razmisli o smanjenju akciza kako bi se pojeftinio transport, jer nama transportne firme u ovom trenutku dosta propadaju. Nama poslove uzimaju prevoznici iz Makedonije i BiH, koji imaju i do 25%-30% jeftinije gorivo nego što je kod nas. Ovo je primer iz života i to je nešto što vas molim, da se prosto svi skupa zainteresujemo oko svega ovoga, jer su nam prevoznici u ozbiljnom problemu. Govorili smo odlivu vozača. Imamo problem i sa dozvolama koje ste vi dosta uspešno pokušavali da rešite, ali sada ovaj problem sa cenom goriva je nešto što je dosta prisutno. S druge strane, mi smo ovde 2004. godine izglasali kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj za 2000 kilometara regionalnih i magistralnih, odnosno državnih puteva na teritoriji Republike Srbije. Imam podatak, pošto se ovde dosta govorilo o ovom koridoru od Pojata ka Preljini, ja bih vas zamolio da li neko od saradnika može da nam da tačno podatak koliko je od 2014. godine do danas završeno kilometara iz rehabilitacije od ovog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj? Čessto smo pričali o njima, ali da se prvo vratimo od početka, pošto ste prvo pričali o Predlogu zakona o ozakonjenju.

Potpuno sam saglasna sa vama, kada bismo gledali šta bi bila kritična tačka u sprovođenju zakona, a vreujem da ćemo to rešiti, to je pitanje zaista broja inspektora. Gotovo sve lokalne samouprave su iskazale potrebu ne sada samo, nego u poslednje dve godine za većim broje građevinskih inspektora i drugih, ali sada pričamo, pre svega, o ovoj oblasti. Mislim da to nije pitanje da li će se ukinuti uredba. Mislim da to moramo da uradimo iz dva koraka. Prvi korak je da svaka lokalna samouprava još jednom mora dobro da pogleda celu strukturu svojih zaposlenih, jer mi se čini da se nekako nije razmišljalo o onome šta je prioritet kada se zapošljavaju ljudi u nekim jedinicama lokalne samouprave, ono što sam ja mogla da vidim, dakle, preraspodelom zaposlenih, a onda, naravno, i dodatnim, jer, definitivno, da bismo zakon mogli da sprovedemo, inspekcija mora da postoji i mora da radi svoj posao. Odnosi se, dakle, i na inspekciju u drumskom saobraćaju. Kada govorimo o ovim izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, moram da priznam da su upravo taksisti i udruženja taksista bili ti koji su inicirali da menjamo ovaj zakon, svesni da se pojavljuje sve više divljih taksista, da se pojavljuju problemi u tom procesu. Vrednost samo tržišta taksi usluga, recimo, na teritoriji Beograda je 30 miliona evra. Prema tome, prvo, pričamo o velikom broju taksista, pričamo o porodicama, na kraju krajeva, koje od toga žive, pričamo o tržištu koje postoji i, naravno, o onima koji treba da koriste te usluge, tako da u tom smislu mislim da smo napravili jedan kvalitetan iskorak zato što je očito bilo jasno da jedinice lokalne samouprave i gradovi nisu u stanju toliko detaljno da regulišu ovo pitanje i nadam se da ćemo ovde imati takođe pozitivan pomak. Kada pominjete, takođe, prevoznike, mislim da tu postoje dva problema i mislim da treba da razgovaramo sa Ministarstvom finansija i zaista ću to inicirati sa ministrom. Dakle, svakako zajedno sa udruženjima oko akciza sa Ministarstvom finansija, ali i oko još jedne stvari koja takođe mislim da je ozbiljan problem, a to je stajanje naših kamiona na granicama. Mi se sve više i više susrećemo s tim problemom. To direktno utiče na konkurentnost, utiče, naravno, na firme koje to rade, ali utiče, pre svega, na konkurentnost cele države, tako da ono što mogu da obećam to je da ćemo sa Ministarstvom finansija sesti i videti da li možemo

U toku je još najmanje toliko izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ono što je tu bio problem, da odmah ne bude zabune, nije problem bio ni u domaćim izvođačima, ni u projektantskim kućama, čini mi se da je na početku bio problem u procedurama tri banke koje tu postoje. Znači, imamo Svetsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Evropsku investicionu banku. Svaka je imala svoje procedure i kada smo želeli te procedure da ubrzamo, one nisu mogle, prvo, između sebe da se dogovore i tu se dosta trpelo, ali smo to uspeli, verujem, da rešimo i sada to više neće biti problem. Nadam se da sam odgovorila. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, moje kolege su govorile o setu zakona koji je pred nama. Ja ću se osvrnuti na izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju. U protekla dva dana bili ste izloženi, kao i sve vaše kolege ministri, i nekim kritikama koje sa pozicije profesionalaca verovatno i ne razumem. Probaću, zarad javnosti Srbije, da objasnim šta je ono što je kroz izmene i dopune ovog zakona predložila Vlada Republike Srbije, odnosno pre svega vi kao resorno ministarstvo. Znači, govorimo o nastavku usklađivanja našeg zakonodavstva iz ove oblasti sa međunarodnim standardima i propisima EU. Kada govorimo o primeni međunarodnih standarda, posebnu pažnju treba posvetiti dodavanju nove glave ovog zakona, a koja je usklađena sa Aneksom 18 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i odnosi se, pre svega, na bezbedan transport opasne robe u vazdušnom saobraćaju. Razlog za ovu izmenu je to što Zakon o transportu opasne robe nije predvideo vazdušni saobraćaj. Bilo je neophodno uvrstiti ga na ovaj način i definisati ovu oblast u sklopu zakona. Takođe, ono što je zakonom i što se zakonom jasnije razgraničava jeste nadležnost državnih organa. Ovo se posebno odnosi na odredbe o zaštiti životne sredine. Ovlašćenja za donošenje propisa u oblasti i zaštite od buke i emisije izduvnih gasova prenose se sa Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja na Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, s obzirom da je u nadležnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine i zaštite vazduha i ozonskog omotača, ali i zaštite od buke i vibracija. Ovo je još jedan od pokazatelja da u radu Vlade postoji zaista kontinuitet. Predlogom zakona je takođe, pooštren inspekcijski nadzor, a sve u skladu opet sa sugestijama Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Jasno su definisana prava, obaveze i uslovi koji moraju biti ispunjeni kako od strane vazduhoplovnih subjekata, tako i od strane zaposlenih u vazduhoplovnim subjektima. Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo, koji je nadležan za obavljanje inspekcije, daje se mogućnost za obavljanje stručnih poslova može poveriti licu koje poseduje specijalističko znanje neophodno za vršenje stručnih poslova, a nema zvanje vazduhoplovnog inspektora, jer se u praksi naišlo na problem nedovoljnog broja vazduhoplovnih inspektora. Kroz ove izmene zakon će, takođe, definisati i uslove za postojeću bezbednost u vazduhoplovstvu. Podići će ih na viši nivo. Preciznije je definisan i institut vođe vazduhoplova, kome se daju ovlašćenja za preduzimanje službenih mera i radnji, a sve u cilju očuvanja bezbednosti kako putnika, tako i samog vazduhoplova i njegove posade. Takođe, daje se mogućnost avio-prevoznicima da utvrde listu putnika neprihvatljivog ponašanja, te da iz razloga bezbednosti odbiju da takve putnike uopšte i prevezu. Dakle, izmene i dopune će omogućiti slobodno tržište vazduhoplovnih usluga za koje postoji razvojni potencijal, kao i unapređenje vazduhoplovne industrije i investiranje u istu.

Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović. Izvolite. Poštovana ministarko sa saradnicima, što se tiče Zakona o ozakonjenju objekata, ove izmene i dopune pružiće nove mogućnosti i dodatno regulisati ovu oblast. Staće se na put nelegalnoj gradnji bez dozvole i zarađivanju tako što se direktno krši zakon. Uvodi se lakše i brže sprovođenje rešenja o uklanjanju nelegalnih objekata. Ovim merama skratiće se čitav proces, jer se do sada čekalo na okončanje sudskih sporova. Ove izmene zakona će najviše smetati tajkunima i neodgovornim investitorima koji se bogate tako što izbegavaju plaćanje taksi, pa će sada imati zabranu prometa. Nema više nelegalnih prodaja. Do sada su bespravni graditelji, čak i kada bi bili odbijeni, pokretali spor na sudu i vreme trajanja upravnog spora koristili su da završe bespravnu gradnju zgrada, prodaju stanove i da se obogate. Šta sve to znači? To znači da će se rušiti svi objekti za koje su doneta rešenja kojima se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje na osnovu konačnog rešenja. To, poštovani građani, znači da su Đilas, Šapić, Stefanović i kumovi u velikom problemu. Nećemo dozvoliti više puzle parkove koji koštaju 300 miliona, neće više stavljati pokojnike za investitore i neće moći da falsifikuju i lažu. Moraće, kao i svi mi, da plate porez. Smatram da je bitna novina obaveze da se izvrše provere vidljivosti objekata na satelitskom snimku za zahteve podnete po starim zakonima, kako bi se sprečile zloupotrebe. Međutim, kako se ne bi oštetili oni građani koji su gradili pre donošenja zakona, a čiji objekti nisu popisani usled propusta građevinskih inspektora, njima će biti omogućeno da budu legalizovani. Žuta vlast je građevinsku dozvolu izdavala za oko 300 dana. Na osnovu popisa koji je izvršen na osnovu ovog zakona, do sada se došlo do baze podataka od oko milion i 600 nelegalno izgrađenih objekata. Usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji zaživeće e-reforma, tj. e-prostor i skratiće se rokovi za izradu planskih dokumenata na najviše 12 meseci, što smatram da je jako dobro i da će doneti dobre rezultate. Na kraju bih da spomenem projekat izgradnje Moravskog koridora, auto-puta od Kruševca do Čačka, za koji smatram da je vrlo važan, jer će auto-put dužine 110 kilometara prolaziti kroz centralnu Srbiju i povezati drumski Koridor 10 sa Koridorom 11. Činjenica je da Vlada Srbije sarađuje sa svim zemljama koje žele da investiraju i mogu da doprinesu boljitku i razvoju naše zemlje. Lideri smo u regionu po privlačenju investicija. Mi smo promenili stanje u državi. Od 2012. godine kada smo zatekli katastrofalnu situaciju, gde je Srbija bila na ivici ekonomske i finansijske propasti, postigli smo rast BDP-a od 4,5% i sada smo deseti na „Duing biznis listi“ Dosadašnji rezultati rada Ministarstva za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu su uveliko doprineli podizanju BDP-a i sveukupnom razvoju i ja vam, ministarka, čestitam na tome.

Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac. Nije tu. Reč ima narodni poslanik Vesna Ivković. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u privredi Srbije građevinska industrija visoko je pozicionirana, a njen prosperitet reflektuje se na prateće proizvodne grane i oblasti. Zato je od velike važnosti doneti ovaj set zakona iz oblasti građevinarstva. Što se tiče Predloga zakona o građevinskim proizvodima, pričala je moja koleginica, tako da bih prešla na Zakon o planiranju i izgradnji. Činjenica je da smo ga više puta menjali i dograđivali, poslednji put 2014. godine, ali je on doneo i novine u oblasti planiranja i izgradnje, koje su kao efekat imale to da je proces izdavanja građevinskih dozvola učinjen efikasnijim, bržim i transparentnijim, a procedure ubrzane. Donošenjem ovog zakona procedure izdavanja bile su brže i jednostavnije, a postići će se i veći stepen pravne sigurnosti. Kada se ovim zakonom uspostave neophodni pravni i ekonomski mehanizmi, privući će se privatne investicije, koje podrazumevaju izgradnju objekata, što će doprineti otvaranju novih radnih mesta i jačanju celokupne privredne delatnosti. Da sumiram pozitivne efekte ovog zakona, a to su – smanjuju se troškovi procedura, ušteda vremena u dobijanju dozvola, efikasniji rad državnih organa, smanjenje cena izgrađenih objekata. Jednom rečju, stvoriće se pravni okvir koji će još više da podstakne uređenu i kontrolisanu gradnju. Razlog za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju je da se bespravni objekti vrate u legalne tokove. Dugo godina je masovna bespravna gradnja beležila porast, što zbog velikog priliva stanovništva u gradove, pre svega, što zbog nedostatka kontrole, ali i zbog nepostojanja planske dokumentacije koja bi omogućila legalnu gradnju. Zakoni koji su do sada doneti u ovoj oblasti bili su skromnog efekta. Donošenje ovog zakona predstavlja javni interes i ono što je najvažnije, a to je suština zakona, da se nezakonito izgrađeni objekti nakon rešenja o ozakonjenju uvode u zakonske tokove i upisuju u javnu knjigu, čime se stiče pravna sigurnost, povećava tržišna vrednost objekta, olakšava se promet nekretnina, kao i dobijanje dozvole za izvođenje dodatnih radova na objektu, kao i mogućnost zaduživanja stavljanjem hipoteke na uknjiženi objekat.

Izvolite. Poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, problem bespravne gradnje postoji unazad nekoliko decenija, ali je najviše eskalirao devedesetih godina prošlog veka, kada se beleži masovna bespravna gradnja, čiji je uzrok veliki priliv stanovništva sa ratom zahvaćenih područja, nedostatak svake vrste kontrole nad bespravnom gradnjom, ali i nepostojanje planske dokumentacije koja bi omogućila legalnu gradnju. Do stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata u Republici Srbiji je bilo podneto oko 771.000 zahteva za legalizaciju. Nakon popisa, koji je u skladu sa ovim zakonom izvršila građevinska inspekcija, utvrđeno je da postoji još 1.659.307 nezakonito izgrađenih objekata, koji do tada nisu bili evidentirani ni na koji način i za iste nije bio podnet zahtev za legalizaciju. Izmene Zakona o ozakonjenju i Zakona o planiranju i izgradnji pružaće državi i građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da se obogate na kršenju zakona. Izmenama zakona predviđeno je da je umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje dovoljno konačno rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija. Ova mera bi trebalo da donese mnogo više uklanjanja nelegalnih objekata nego do sada, jer se na rušenje čekalo do okončanja predugih upravnih i sudskih sporova. Takođe, izmene zakona predviđaju da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja i to uvođenjem zabeležbe u katastru za sve nelegalne objekte koji će onemogućiti njihovo prometovanje. Potreba za ovim izmenama proizlazi iz toga što su pojedine odredbe materijalnog dela važećeg zakona iscrpljene, pa ih je neophodno staviti van pravne snage, a određene uskladiti sa odredbama drugih novih zakona, a sve navedeno, imajući u vidu da ozakonjenje predstavlja javni interes za Republiku Srbiju i Vlada Republike Srbije kao predlagač ovog zakona se jasno opredelila da donošenje ovog zakona predstavlja javni interes. Proces ozakonjenja ima širi ekonomski uticaj na društvo, nacionalnu ekonomiju i državni budžet. Postupkom i mehanizmima koje ovaj zakon predlaže stvara se osnov da se reše višedecenijski problemi u ovoj oblasti i ovim zakonom Vlada pokazuje jasnu nameru da se konačno stane na put divljoj gradnji u Srbiji.

Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Gospođo ministar, saradnici, dosta je zakona na dnevnom redu, a ja ću da progovorim samo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata. Kada je prošli put ministar bio u Skupštini i kada sam ja diskutovao o zakonima, ministar je rekao da je logično da je to ne razumem, jer sam ja stomatolog. Onda sam se ja malo potrudio da vidim kakva je to veza između doktora ekonomskih nauka i građevine, pa ćete mi ostaviti za pravo da smatram da isto onoliko značajna koliko i stomatologa i građevine. Dalje sam gledao i video sam da ste već šest godina ministar, četiri godine na ovom mestu i dve godine pre toga na mestu ministra energetike, a da ste pre toga bili kao član G17 savetnik za energetiku i zaštitu životne sredine tadašnjeg potpredsednika Vlade gospodina Labusa. Dakle, dugo ste u politici i dugo na pozicijama gde je moglo da se odlučuje. I sada menjamo Zakon o ozakonjenju objekata i sada meni tu izlazi čitav niz pitanja na koje nisam mogao da dobijem odgovore. Doduše, čuo sam danas koliko je u proteklom periodu ozakonjeno objekata. Nisam čuo koliko je objekata tu porušeno. U stvari, ja počinjem da bivam sklon zaključku, koji je možda pogrešan, ali, dozvolićete mi da je moje pravo kao neukog narodnog poslanika da zaključujem na način na koji smatram da treba da zaključim, čini mi se da se samo zakoni donosi da se nešto ispravi, da se nešto legalizuje. Skoro smo iz prosvete doneli zakon da akreditujemo univerzitete koji nisu imali akreditaciju, jer su davali i doktorske diplome. Pa smo doneli drugi zakon da, zaboga, student nije znao da nije završio fakultet, ali je upisao doktorske studije i da mu to ispravimo. A ovako sad donosimo zakon da neki objekti koji su, po mojim saznanjima, nastali u periodu vašeg upravljanja ministarstvom, dobijaju mogućnost da budu legalizovani. Nije problem s kojim se vi susrećete apsolutno vaš. To traje od vremena komunizma. I ja tu pravim razliku i pokušavam da budem konstruktivan, kako bih ja možda rešavao to pitanje legalizacije, da dam moje predloge. Tri su tu različite grupe nelegalizovanih objekata. Prva grupa su oni objekti kada je izvršena prva pohara Srbije, kada su seljaka izvukli sa sela i objasnili mu da treba da bude radnik i on je tada, uz prećutnu saglasnost države, koja je davala dobre kredite i jeftini građevinski materijal, gradio nužan objekat za svoj život i ostao nelegalizovan, iz tog perioda. Druga grupa su oni koji su težili malo većem konformizmu u tom istom periodu pa pravili po 200 kvadrata. Treća grupa, ovi koji su neke zadnje godine, pa, priznaćemo, i za vreme vašeg upravljanja ministarstvom, dizali zgrade od pet-šest spratova, nelegalno, i sad oni, kao, nisu znali, i sad ćemo mi, kao, tu nešto da radimo. Zamislite njih koji nemaju mogućnost da se to legalizuje, a zamislite zgradu koja je već useljena. Ja bih tu predložio da se to sve njima lepo i rigorozno naplati, obračunao bih ja njima i kamate i sva potraživanja. Ali, šta može da se desi? Može da se desi da tog investitora nema, da mu se firma u međuvremenu zagasila, a ljudi su kupili stanove. E, onda imamo jedan drugi problem. Zamislite situaciju, po zakonu, član 39. kažemo – ukoliko objekat nije legalizovan u roku od tri dana da mu isključimo struju. Struja je priključivana samo ako je bio podnet zahtev za legalizaciju. I sad zamislite negde gde nisu legalizovani objekti, kako mislimo da izgasimo struju? Kako mislimo da izgasimo struju, na primer, u romskom naselju u Kraljevu? Kako mislimo da izgasimo struju tamo negde ko ima više dece, pet, šest, nije legalizovan objekat, ne može da ga legalizuje? Ministarka, sa time možemo da se sretnemo. Odmah ću da napravim malu digresiju, jer mi je vremena malo. Juče sam slušao kolege iz Topličkog kraja. Ovo vam dođe kao dobronameran savet. Slušao sam kolege iz Topličkog kraja koji su pričali o auto-putu koji treba da se gradi kroz njihov kraj, koji ja, onako, kada sam ljut i rezigniran, zovem NATO auto-putem. Naravno da treba to uraditi zbog Srba tog kraja i ja ih sve ovom prilikom pozdravljam, ali mi dugo pričamo o Moravskom koridoru. Sada vidimo, kako rekoste, da je potpisan ovih dana Memorandum, neću biti ni zlurad, neću govoriti o ambasadoru Skotu i o prethodnim ambasadorima te nama neprijateljske države i o vašoj reakciji u tom slučaju, ali hoću da vam govorim da onda potpisan Memorandum, izlazi naslov u novinama – auto-put Moravski koridor gotov do 2019. godine. Ja vas molim, ministarka, ali vas ozbiljno molim, kažite zaista kada vi očekujete da će taj put biti završen? Ja vam pričam kao član Odbora za infrastrukturu, koji dve godine tu temu pokreće na Odboru. Zato vas molim da kažete rok. Tu je moj dobronamerni savet – budite duži sa rokom, recite godinu dana kasnije, pa da bude godinu dana pre, pa da mi budemo svi srećni i zadovoljni, i vi kao tadašnji ministar ili neki budući ministar i stanovnici. Jer je nerealno reći da će nešto biti završeno 2019. godine. U kampanji 2012. godine, iz Kraljeva sam, je pričano to kao predizborno obećanje Srpske napredne stranke – Moravski koridor, Moravski koridor. Šest godina prođe, još nije počeo, a sad ćemo da ga završimo 2019. godine, a znam koji je problem sa priobaljem Morave, sa pravljenjem, sa tim delom. Znam koliko košta, jer sam član Odbora. Nemojte davati rokove i da nam posle ti rokovi budu kratki. Šta mi najviše smeta u svemu ovome? Vi kada pričate, vi zaista ne pokazujete da osećate nikakav stepen odgovornosti. Pa mora da je neko kriv. A ko je kriv ako u Kraljevu prave tri puta projekat za zatvoreni bazen? Tri puta plaćamo projekat. Pa prvi nije valjao, pa hajmo drugi, pa sad pravimo treći, a to narod plaća. Neko mora da je odgovoran. U selu, na putu iz Kraljeva ka Kragujevcu, počeo čovek da gradi u svom imanju neki objekat, štalu, šta li, kaže – nema dozvolu. Došla građevinska inspekcija, razvukla one žute trake i on ne sme da uđe. A u gradovima se grade zgrade po sedam spratova i mi kažemo da nemamo mogućnosti da to sprečimo. Dakle, ima mogućnosti da se spreči. Ponekad nema dobre volje ili, možda, nema smelosti. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, član 107 – dostojanstvo Narodne skupštine. Ja ne znam šta je sa ovom izbornom listom, ovih što tvrde da je nama Amerika neprijateljska država. Možda nama, ali ne i njima.

Drugo, gospodine predsedavajući, ovde se stalno spominju seljaci kao glavni krivci za nelegalnu gradnju. Možda neki seljak u Čačku, preziva se Obradović, došao iz sela Vranići, ali, on je bio građevinski inspektor, radio tamo u „Hidrogradnji“, upropastio je, radnike ostavio bez posla, došao je, u Čačku imate 44.950 upisanih objekata i 95.326. To što je on došao sa sela, nisu krivi seljaci za nelegalnu gradnju, već građevinski inspektor u Čačku koji se preziva Obradović. Sledeće. Sa te iste izborne liste, juče je ponavljano, da mi seljaci treba da oremo, kopamo i da sedimo ispred prodavnice i da pijemo pivo, čak nismo dostojni ni restorana. Treba da sedimo ispred prodavnica. To je po meni govor mržnje, i to se ponavlja. Zar se mi smatramo osobama manje vrednosti? To je minimum fašizma. LJudi, ako mislite da nama nije mesto u parlamentu, onda ste vi u strašnoj zabludi. Preporučujem im da, kada sledeći put prođu pored Karađorđa, začetnika nove moderne srpske države, okrenu obraz, da ne gledaju u njega, jer je on bio seljak, on je pravio državu, a oni je razgrađuju.

Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, predsedavajući. Imala sam potrebu da se javim, jer sam čula zamerku da se donose zakoni da se nešto ispravi. Zakoni se donose valjda da bi i naša zemlja pratila trendove i zbog toga se rade izmene i dopune zakona da bismo pratili trendove, da bismo dalje radili na modernizaciji naše zemlje i da bismo upravo neke stvari ispravili i obezbedili odgovarajuću primenu zakona. Zamerke na Moravski koridor, osnovni problem je rok u kome će se Moravski koridor uraditi.

S druge strane, politika Srpskog pokreta Dveri nikada nije bilo vešanje, niti će ikada biti vešanje. Ali, ja moram da vam kažem još nešto. Ja sam naprimer, sinoć, u ovoj Skupštini, nazvan životinjom. Predsednik države me naziva budalom, ludakom, kretenom, lopovom, glupakom, secikesom, jer ja sam član opozicije, a nikada niko to nije osudio. Dakle, ja se jasno i javno ograđujem od onoga što je narodni poslanik Nogo rekao i ponavljam Srpski pokret Dveri nikada nikoga nije vešao, niti je to u politici Srpskog pokreta Dveri. Voleo bih da svako ko ima ime narodnog poslanika, jer na svojim plećima nosi teret izabranih glasova ne deli ovaj narod, pa da isto na ovaj način, kao što sam ja reagovao vidim reakciju kada mi se kaže da sam životinja, a to se dešava u ovoj Skupštini. Uzmite stenogram, sinoć bili ste tu. To niko nije odreagovao. Ja nemam problem. Jedan put sam rekao i reći ću još jedan put Ava Kasijans Studenički je rekao – nije mi se dalo da stradam sa svoga jezika, time sam dosta rekao. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Za one koji vole da citiraju velike prethodnike, a čini mi se i NJegoša vrlo često. Ovo je bilo ovako njegoševski – džilitnica ne pogodi cilja. Ne može čovek da se prepozna u osudi onih koji pozivaju na vešanja, da se prepozna sam, a onda kaže – ne, ja to ne podržavam. Morate da odlučite da li vi to podražavate i prepoznajete se ili ne? Šta je pitao Aleksandar Vučić? Pitao je nešto što zanima sve u ovoj zemlji. Pitao je odakle Draganu Đilasu 25 miliona evra stečenih za vreme koliko četiri godine obavljanja državne funkcije za četiri godine bavljenja politikom. To zanima svakog u svojoj zemlji. Postavio je pitanje odakle milioni evra na računu Vuka Jeremića? Čime se on bavi? Čime je on to zaslužio, zaradio? Kad mu postavi pitanje otvoreno u emisiji neko, a postavili su mu pitanje više puta na tim vašim medijima sa kojima se poistovećujete i vi ovde prisutni, veliki koordinatori onog saveza tajkunskog, ljotićevskog, znate ko ste, znate. Prepoznali ste se verovatno među prvima, među svima ovima koji pozivaju na vešanja i silovanja. E, vi. Dakle, kad to neko pita Jeremića sleže ramenima i muca, pa, ne mogu da vam kažem, pa nije pristojno da vam kažem. Postavio je pitanje Aleksandar Vučić, opet za tog Jeremića vezano, što svakog u ovoj zemlji zanima, za šta tačno, za koju tačno uslugu je dobio onih 200.000 evra od Katarske ambasade u Berlinu? To je pitao Aleksandar Vučić, a oni koje pogađa, što ih neko podseća da su se sami identifikovali kao sledbenici Dimitrija LJotića, kao sledbenici Marisala Petrovića, ako sledbenici onih koji su decu na streljanje vodili, imaju problem, ne sa nama, ne sa Aleksandrom Vučićem, nego sami sa sobom. Taj problem nek reše interno. Sami sa sobom svako ponaosob ili sa onima do kojih sede. Dok sede tu gde sede. Dok jednom rečju ne osuđuju silovanje i pozivanje na vešanje. Pa, to su, o čemu sada slušaju, to su što im prijatelji govore. Svi su oni i Veselinović i Nogo i Đilas i Jeremić, nastavite vi sami nikakve razlike nema. Hvala, predsedavajući. Očigledno da u tom Savezu za promene, za početak da kažem, odriču se svega i svačega, juče Veselinovića, danas Noga, Bog zna čega sve, svak svakoga ili svačega, jedino što se ne odriču i što ih okuplja su Đilasovi milioni i mržnja prema predsedniku države. Ali, dobro je da je ta politika ogoljena i prikazana na ovaj način konačno evo i u parlamentu. Vratio bih se na zakon, tj. na zakonske predloge koji su danas pred nama, i počeću opet od ovog Zakona o planiranju i izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, jer mi je nekako i dat uvod od strane prethodnog govornika i napravio jednu retrospektivu svega onoga što se dešavalo u prošlosti i što je prethodilo i ovoj situaciji i ovim zakonskim rešenjima koja su danas pred nama. Negde imam dojam da je u stvari ovo samo nastavak onog hrabrog iskoraka koji je napravila Vlada na čijem čelu je bio današnji predsednik Republike Aleksandar Vučić i nastavak borbe protiv nelegalne gradnje u Srbiji. Međutim, treba znati da ovo nije neki skori problem, ovo je višedecenijski problem u Srbiji koji svoju kulminaciju doživljava posle 2000. godine i vlasti onog nesretnog DOS-a. Vratiću se nazad i napraviti jednu retrospektivu šta je to što je prethodilo svemu ovome. Vi znate da se u to vreme građevinska dozvola u Srbiji čekala se dve do tri godine. To je jedan od uroka, drugi uzrok je jedan ozbiljan broj privilegovanih pojedinaca koji su imali tu privilegiju da izbegnu zakonsku regulativu i da grade bez potrebne dokumentacije, koji je po pravilu bio blizak tadašnjim vlastima. Šta su posledice? Posledice su veoma ozbiljne.

Imate ozbiljno urušenu građevinsku industriju kada mnoge velike građevinske firme u Srbiji nestaju u onoj nesretnoj i pljačkaškoj privatizaciji. Imate kao posledicu otpuštanje radnika iz istih tih firmi i na kraju, kao rezultat svega, dva miliona nezakonito izgrađenih objekata u Srbiji. To je krajnji rezultat. To je rezultat koji će sačekati Vladu Aleksandra Vučića i ministarstva te Vlade. Tada u stvari počinje taj veliki posao. Već sam početak i velika stvar je bilo popisivanje svih tih objekata, što je postavilo temelje za ozbiljno rešavanje i suočavanje sa ovim problemom. To je nešto što je prvi put urađeno u istoriji. Ozbiljno su evidentirani i popisani tih dva miliona objekata u Srbiji. Danas kao posledica, u stvari kao nešto što je prethodilo svemu ovome i ovim današnjim zakonskim rešenjima imate brže izdavanje građevinskih dozvola, gde se čeka do nekoliko dana, u mojoj Subotici svega dva do tri dana, koliko znam. Čak se i na sajtu vašeg ministarstva Subotica nalazi kao jedan od pet gradova u kome se građevinske dozvole najbrže izdaju. Imate ozbiljno pokretanje građevinske industrije. Umesto 500 gradilišta koja ste imali aktivne za vreme Đilasa kao lidera tog nesretnog saveza, imate negde oko 2.500 aktivnih gradilišta u Srbiji, ispravite me ministarka ako grešim.

Zbog svih olakšanih procedura koje su se desile u međuvremenu, imate i manji broj slučajeva nelegalne gradnje. Do duše, ne mogu sa nekog ljudskog aspekta da kritikujem jedan deo ljudi koji su u tom periodu uspeli da izgrade svoje stambene objekte i zbrinu porodicu i nađu minimum neki sigurnosti za sopstvenu porodicu, ali broj tih slučajeva kao posledica svih ovih zakonskih rešenja je smanjen na minimum. Da bi Srbija znala, ti slučajevi i dan danas postoje i to niko ne može da negira, međutim, ovaj zakon koji je danas pred nama je u stvari nastavak borbe protiv te nelegalne gradnje. NJime ćemo, pre svega zbog građana Srbije, opet napraviti jedan hrabar iskorak. Moram reći da to, zaista, jeste jedan hrabar iskorak, jer ćemo i bez sudskih rešenja pristupati rušenju nelegalno izgrađenih objekata, jer znamo da ti sudski procesi u upravnom postupku u Srbiji traju i po nekoliko godina. Obzirom, ministarka, da kažem da ste, pravite jedan ovako hrabar i reformski iskorak, mi smo i do sada kao poslanici SNS u ovom uvaženom Domu podržavali takve reformske i hrabre zakonske predloge, budite sigurni da ćemo na tragu toga podržati i ovaj koji je danas pred nama. Ja sam ovde hteo da napravim jednu retrospektivu svega onoga da ne bismo u Srbiji to sakrivali nekakvim plaštom, šta je to što je dovelo do ove situacije i šta je to što radimo da izađemo iz onoga u čemu smo se ne svojom krivicom našli. Malo ću se dotaći i ovog Predloga zakona o građevinskim proizvodima, prosto, kratko, mislim da nijedan dobronameran čovek, niti poslanik u Srbiji ne može biti protiv toga da se stvari u bilo kojoj oblasti života uređuju pa i u ovoj. Ovo je prvi put, onaj zakon o kojem sam maločas govorio je nastavak, a ovo je sad prvi put da uređujemo jednu ovu oblast kada je u pitanju ovaj građevinski sektor. Utvrđujemo neki minimum kvaliteta i standardizaciju građevinskih materijala od kojih svi danas gradimo svoje objekte. To će, pre svega, biti na korist građanima Srbije koji će da grade svoje objekte ili da prometuju nekretnine. Znaće koji je kvalitet tih objekata koje kupuju, kako su i kojim materijalima izgrađeni i imaće, da kažem, neke minimalne ekološke, biće zadovoljen neki minimalni ekonomski standardi. Što se tiče privrede, mislim da je tu učinak nedvosmislen. To će, pre svega, doprineti onom zdravom delu privrede koji na tržištu nastupa sa principa zdrave konkurencije, jedne zdrave tržišne utakmice, otvoriće im jedna nova vrata velikih evropskih tržišta, gde ovi standardi su uslov i gde važe ovi standardi koje vi danas nama narodnim poslanicima predlažete kroz ovaj zakonski predlog. Eto, ukratko, ova dva zakona, osvrnuo sam se na sve ono što smo imali u prošlosti, na ono što ste radili od 2014. godine posebno do danas. Još jednom da vam kažem, obzirom da se radi o hrabrim iskoracima, ono što je Srbiji bilo potrebno sve ove decenije, mi iz SNS ćemo podržati i ova dva, ali i ostale zakonske predloge koji su danas pred nama.

Volela bih samo da dodam kao informaciju, da za vreme Dragana Đilasa bilo je nešto oko 300 gradilišta u Beogradu, a na teritoriji Republike Srbije nešto ispod 500 gradilišta. Godine 2015. 12.000, 2016. godine 16.000 gradilišta, 2017. godine 20.000 gradilišta, septembar 2018. godine 33.249 gradilišta aktivnih na teritoriji Republike Srbije, od toga je gotovo 5.000 gradilišta na teritoriji Beograda.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, koleginice i kolege narodni poslanici, na samom početku želim da istaknem da će Jedinstvena Srbija podržati sve predložene zakone koji su na dnevnom redu današnje sednice. Gospođo Mihajlović, u vašem jučerašnjem izlaganju mogli smo čuti da se na dnevnom redu nalazi jedan potpuno novi predlog zakona iz oblasti građevinskih proizvoda. Ono što je bitno kod ovog Predloga zakona je da se u njemu uređuje tržište građevinskih proizvoda i podiže se nivo kvaliteta materijala koji se koriste u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata, a takođe ostvaruju se i povoljnije cene za investitore usled konkurencije među proizvođačima. Mislim da će nov zakon doprineti da domaći proizvođači budu konkurentniji na evropskom tržištu, jer će se i u Srbiji primenjivati jednaki standardi, kao i u ostalim zemljama članicama Evropske unije. Sada kada kažemo da će se primenjivati evropski standardi, to znači da oni kategorišu proizvod, ali da država treba da odredi koji je proizvod kvalitetan, a koji nije za upotrebu. Nadzor kvaliteta treba da bude ozbiljan i da se zna šta se traži od sertifikata i ja nemam sumnje da će upravo i biti takav i da će inspektori kažnjavati sve one koji ne budu ispoštovali stepen kvaliteta robe propisan zakonom, jer je bezbednost naših građana najbitnija. Sa druge strane, novi propisi daće dodatni podsticaj razvoju građevinarstva i omogućiti da objekti koji se grade, budu pre svega bezbedni i ekološki prihvatljivi, čuvajući živote i zdravlje ljudi. Zemlje u našem okruženju već su donele ovaj zakon, a ja ću kao ilustraciju, koliko je on bitan, izneti podatak da na primer Slovenija, nakon usklađivanja svog zakona sa evropskim standardima, je samo u oblasti proizvodnje betona i betonskih proizvoda u periodu od 2002. do 2006. godine povećala broj firmi u ovoj oblasti za 7%, a prihod od prodaje proizvoda slovenačkih firmi na teritoriji Evrope porastao je u tom periodu za čak 80% Ovaj predlog zakona predstavlja i preduslov za pristup međunarodnom tržištu, ali otvara i pristup tržištu EU. Od oko 500 miliona potrošača ima na tom tržištu, na šta mi iz JS gledamo kao dobru priliku za domaće proizvođače da svoju proizvodnju unaprede za veliko tržište na koje mogu da posluju. Što se tiče Predloga zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je donesen 2015. godine, novina koja je predložena ovim izmenama i dopunama, donosi planove izgradnje samih aerodroma u sladu sa novim standardima. Prosto ne mogu, kao poslanica koja dolazi iz Kraljeva, da ne iskoristim priliku, kada već govorim o izgradnji aerodroma, da vas podsetim koliko je bitno, ne samo za Kraljevo, nego i za ceo Raški, Moravički i Šumadijski okrug, da se aerodrom „Morava“ u Lađevcima stavi u funkciju. Ovaj aerodrom pre svega ima ogroman uticaj na poboljšanje ekonomske slike tih okruga, otvara mogućnost da investitori vide taj deo Srbije kao povoljnije mesto za otvaranje fabrika. Na primer, u Kraljevu je počela izgradnja dve velike fabrike, koje će do 2023. godine uposliti 7.500 ljudi i verujem da će im otvaranje ovog aerodroma umnogome olakšati poslovanje. Ono što je takođe od izuzetne važnosti, ali pre svega hitnosti, je početak izgradnje Moravskom koridora. To je oblast od Pojate do Preljine, gde živi 500 hiljada stanovnika i posluje čak 25 hiljada preduzeća. Možete misliti koliko će i građanima i privrednicima značiti bolja i brža povezanost sa auto-putem, a takođe je jasno da je od krucijalnog značaja za svakog potencijalnog investitora blizina auto-puta i aerodroma, nešto što određuje gde će podići fabriku. i izgradnjom Moravskog koridora bi se zaokružila slika ekonomsko-privrednog napretka tog dela Srbije. Kada govorim o predlogu zakona o ozakonjenju objekata, treba istaći da će se njima omogućiti mnogo brže i efikasnije uklanjanje nelegalnih objekata, kao i da se onemogući promet, odnosno prodaja objekata koja nemaju konačno rešenje o legalizaciji. Sam problem bespravne gradnje postoji unazad nekoliko decenija i trud i same Vlade i vašeg ministarstva da se ovom problemu stane na put je ogroman. U Srbiji trenutno postoji oko dva miliona nelegalnih objekata i u proces legalizacije uključene su sve službe, ali mislim da prvenstveno treba više da se radi na osvešćivanju građana i apelovanju da što pre uđu u postupak ozakonjenja svojih objekata. Cilj ovog predloga zakona je da postupak legalizacije bude brži, jednostavniji, efikasniji i što je za građane Srbije najbitnije jeftiniji. Hvala.

Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević. Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.

Pre nego što počnem izlaganje, htela bih samo vas lično da zamolim da ubuduće, pošto ovde postoje dve Nataše Jovanović, narodne poslanice, mene prozivate kao Nataša St. Jovanović ili Nataša, Stanoje, Jovanović, jer dolazim u vrlo neprijatnu situaciju, jer ima i pojedinih koleginica koje imaju dva prezimena, pa prozivate jedno i drugo. Prema tome, mislim Nataša Jovanović, pošto postoje dve Nataše Jovanović, insistiram… Poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovana potpredsednice mnogi vas kritikuju ali bez realnih argumenata jer sve što radi ministarstvo je transparentno, jer se radi o građevinskim projektima i infrastrukturi koji su odmah vidljivi i upotrebljivi. Građevinarstvo je strateški jedna od najvažnijih privrednih grana i obezbeđuje objekte, infrastrukturu za sve privredne i socijalne kategorije. Ogromna je oblast koja obuhvata vaše ministarstvo i neki bi rekli da je to muški posao, ali ja se ne slažem. Žene su po svojoj prirodi, poklanjaju više pažnje detaljima, organizovanosti, samodisciplini i svakako empatija i ženska intuicija u poslu nije zanemarljiva. Tako da je vaše ministarstvo u pravom smislu na delu rodne ravnopravnosti. Zakoni koji su pred nama su vrlo moderni i svi su usmereni na to da se uklone uočene nepravilnosti u praksi, a sa druge strane usklade sa zakonima EU jer su zemlje EU usklađivale, radile su mnoga usklađivanja pre nas, a daleko su ekonomski razvijenije. Usklađivanje u oblasti, npr, građevinskih proizvoda su radile i sve zemlje u našem okruženju. U Srbiji je sedište npr. transportne zajednice zapadnog Balkana, sedište asocijacije za infrastrukturu i saobraćaj u okviru mehanizma 16+1 i učesnik u projektu jedan pojas jedan put. Osnovni cilj je poboljšanje povezanosti u regionu i smanjenju nefizičkih barijera kako bi se povećao protok robe i ljudi, jer to znači investicije, to znače radna mesta, bolji život građana, a to znači i održivi razvoj. Srbija se trudi da sarađuje sa svima iako joj se to zamera, svima koji mogu doprineti bržoj obnovi i napretku zemlje, jer jedini interes je dobrobit građana Srbije. Na primer ruski kredit je uložen u modernizaciju deonice železničkog Koridora 10 i barske pruge, a u planu su novi projekti uključujući izgradnju novog dispečerskog centra, nastavak rekonstrukcije pruge, elektro radovi na deonici Stara Pazova-Novi Sad, zatim, deo brze pruge Beograd-Budimpešta. Ministarka je imala sastanak sa predstavnicima Svetske banke u Srbiji da pored izgradnje Koridora 10, obnove putne mreže, reformi u sektoru građevinskih dozvola, a veoma je važna i reforma preduzeća Putevi Srbije zarad efikasnog poslovanja i jasnog definisanja obaveza i odgovornosti u što kvalitetnijem održavanju putne mreže. Važno je takođe da građani Srbije znaju da je predstavnica Svetske banke Karla Gonzales Karvadžal pohvalila rezultate Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uz napomenu da je Srbija model zemljama u regionu kako da se izazovi pretvore iz prilike u napredak. Mnoge moje kolege su pričale dosta o zakonima, ja se u potpunosti slažem sa njima, zato sam svoje izlaganje htela da formiram na malo drugačiji način pošto smo već na kraju ovog dugog dana, tako da želim da građani znaju da je Svetska banka, npr. kao jedna veoma važna organizacija nije zanemarljivo što je preporučila i poručila da možemo računati na njihovu podršku i pomoć Srbiji ka EU. Na početku mog izlaganja sam pomenula rodnu ravnopravnost a o tome se pričalo i na sastanku sa Svetskom bankom, kako uključiti rodnu ravnopravnost u sektor transporta jer žene su veoma važan deo ekonomskog razvoja svake zemlje i da se mora pružiti mnogo veća mobilnost žena i pristup transportnom sektoru. Pred nama je deset zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja, izmene Zakona o ozakonjenju objekata i planiranju i izgradnji, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi, nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarad zarade krše zakon. Na primer u Zakonu o transportu opasne robe je neophodna polisa osiguranja za štetu načinjenu životnoj sredini. Mi smo ovde prošle sedmice imali zakone iz oblasti životne sredine i ovo je primer i dokaz kako naša cela Vlada radi u jednoj te istom cilju na zaštiti životne sredine i usklađuje svoje zakone sa istim ciljem. Ranije smo iz vašeg ministarstva imali veoma važne i veoma raformske zakone koje smo podržali. Jedan od njih je svakako i Zakon o stanovanju. Ovde samo treba da podvučem da je veoma važna kontrola. U danu za glasanje podržaću sve predložene zakone jer smatram da su kvalitetno sačinjeni i zahvaljujem se timu iz ministarstva koji su sačinili pripremu za ovu sednicu kako bi se mi narodni poslanici adekvatno upoznali sa velikim brojem zakona. Zahvaljujem svima.